Paní kolegyně Langšádlová už je přítomna. Hospodářský výbor změnil zpravodaje? Vidím kolegu Berkovce, že je připraven.

Pan kolega Novotný...? Může kterýkoliv jiný ze zpravodajů sledovat rozpravu.

Pokud není kolega Novotný, požádám předsedu výboru, aby jednání výboru odůvodnil. Ale nyní bych požádal zástupce navrhovatelů paní poslankyni Helenu Langšádlovou, aby uvedla tento tisk ve druhém čtení. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si uvést novelu zákona o regulaci reklamy, která je ve druhém čtení. Protože od prvního čtení uběhl již rok a půl, dovoluji si krátce připomenout obsah návrhu. Novela reflektuje nutnost vytvoření legislativní úpravy prozatím neupravené problematiky, a to šíření reklamy zejména v provozovnách a na veřejně přístupných místech pouze v cizím jazyce.

Stávající legislativní stav totiž nedovoluje řešit tuto oblast vydáváním obecně závazné vyhlášky v rámci samostatné působnosti nebo nařízením obce v rámci přenesené působnosti, to znamená, že neumožňuje využít legislativní nástroje na lokální úrovni. Z tohoto důvodu byl podán návrh na novelu zákona o regulaci reklamy, který nově řeší zmocnění k vydání obecně závazného předpisu obce nařízením, jímž by obec mohla problematiku šíření cizojazyčné reklamy na svém území v provozovnách a na veřejně přístupných místech regulovat individuálně sama dle místních podmínek.

Naopak tím, že bude u cizojazyčné reklamy uveden i totožný český text, může dojít u některých podnikatelů i k rozšíření počtu zákazníků o české občany.

Tento pozměňovací návrh reflektuje aktuální podobu zákona o regulaci reklamy, který byl v době projednávání sněmovního tisku 157 pozměněn vládní novelou, sněmovní tisk 363, jež prošla v legislativním procesu dříve než náš návrh. Dále pozměňovací návrh reflektuje opodstatněné námitky z vládního stanoviska.

Děkuji vám za pozornost.

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Má asi dvě stránky.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám příjemný podvečer.

Děkuji za vaši vzácnou pozornost a také za podporu této novely zákona o regulaci reklamy.